Ta výzva bude oficiálně zveřejněna někde v polovičce října, protože není úplně jednoduché dostat do hry všechny zájmové skupiny v oblasti podnikání v kumštu.

Nicméně pochopitelně ten náklad na to nájemné, pokud by měl, tak určitě bude moct být zařaditelný právě v tom programu COVID Kultura, výzva číslo dvě. Čili neměli by o nic přijít. Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já k tomuto bodu načtu dvě usnesení, která se týkají dvou věcí, na které podle našeho názoru vláda pozapomněla. První se týká výzvy k tomu, aby se obnovil, resp. prodloužil Antivirus A. My tam vidíme skutečně problém ve chvíli, kdy přibývá těch karantén.

Pro ně je to nepochopitelné vy na všechno děláte dotační program, ale přitom zůstávají ty povinné platby státu. Děkuji. A nyní pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Baxa. Děkuji, pane předsedající. Jak jsem předestřel, já jsem připravil usnesení, které pak načtu ve chvíli, kdy to přijde na pořad.